Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Sazka nemohla být zprivatizována, protože nikdy nebyla státní. Sazka byla vždycky privátním subjektem, byla v majetku tělovýchovných svazů a to jsou privátní subjekty. Byla to privátní společnost, která zkrachovala pro své špatné hospodaření.

No jsou příjmem státního rozpočtu.

Ještě než dám slovo panu poslanci Horáčkovi, přečtu došlé omluvy.

Tolik tedy omluvy. Faktická poznámka pana poslance Horáčka. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, aby to nezaniklo, znova bych chtěl upozornit na ten § 6, který tady říkal můj kolega pan poslanec Adamec. Úkoly obcí obce to stejně plní a vždycky to plnily a plnit budou muset, protože by na té obci nevydržely. To, co se týká nového ministerstva byť si pana kolegy Novotného vážím, nedomnívám se, že zavedením nového ministerstva naše mládež začne sportovat. Co se týká těch dalších, jako je registr sportovišť, domnívám se, že to je jenom záležitost toho, aby si to ministerstva mezi sebou řekla.

Samozřejmě tyhle všechny informace někde jsou. Proč budeme zavádět nový rejstřík? Ať si to ministerstva mezi sebou vyřeší.

Já jsem ze 6,5tisícového města a neumím si představit, že bych postupem několika let na někoho zapomněl. Takže abych to shrnul, nedomnívám se, že rejstřík je dobrá věc. Děkuji. Děkuji za slovo. Už jsem nechtěl vystupovat, ale protože jsem byl prakticky vyzván. Prakticky všechno to ti lidé dělají zdarma. Takže za prvé bych chtěl reagovat na tu poznámku prostřednictvím předsedajícího na pana poslance Fialu s tím, že opravdu má pravdu, že ta hřiště se zamknou nebo znepřístupní a podobně. Tady ovšem největší problém je opravdu sehnat trenéry. Sehnat trenéry, sehnat lidi, kteří jsou ochotní tuto činnost dělat za malé peníze a někdy tu činnost dělají zdarma.

Prosím vás, aby bylo jasno já tady poslouchám, že sport má spoustu problémů. Já jsem samozřejmě neapeloval na to, aby bylo ministerstvo sportu zřízeno jenom kvůli tomu, aby tady vznikl další aparát. Ale na druhou stranu musím říct, že když bylo zřízeno Ministerstvo kultury, tak také lidi nezačali víc zpívat nebo víc hrát divadlo. Takže argument typu, že když zřídíme ministerstvo sportu, tak že děti budou víc sportovat, to samozřejmě tady je asi trošku mimo mísu. Osobně si myslím, že sport má tolik problémů a že je to tak důležitá věc, že to stojí minimálně za zamyšlení. To byla poslední faktická poznámka. Nyní s přednostním právem vystoupí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Sport nic takového nemá. Sport je organizován prostě pod Ministerstvem školství.

A bylo by dobře, kdyby prostě mohli sportovat sport, který je baví v klubech, jenomže tam to stojí peníze.

Proto je tady dobrá vůle nové ministryně školství dostat peníze na podporu sportujících dětí a mládeže přímo do klubu. A aby bylo vidět, do jakých klubů to poslat, tak je třeba, aby ministerstvo vědělo, kolik dětí a jaké ročníky tam jsou. Děkuji za pozornost. Teď je zde jedna faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Prosím, pane předsedo.